Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážená vládo, vážení poslanci, já jenom opravdu faktickou poznámku. Vyšel jsem z praxe a je velmi nepříjemné, pokud se něco ruší v průběhu roku. Berte v potaz to, že všechna zdravotnická zařízení mají svůj rozpočet na daný rok a je opravdu nesmyslné něco rušit v průběhu roku, protože je tím dostáváte do velmi svízelné situace. A druhá poznámka, co se týká pohotovostí.

Takže je potřeba mluvit o tom, jak to opravdu je a jak to vidí odborníci. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Soni Markové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Jenom drobná poznámka. Vždyť asociální tzv. regulační poplatky jsou dílem ODS.

Ale přesto si myslím ještě stále bych se chtěla ohradit proti tomu, že by tady někdo zpochybňoval nebo říkal, že toto je přílepek. Přílepek to není. Vždyť zákon č. 48 je o veřejném zdravotním pojištění a jeho součástí jsou poplatky. Takže je to tak, jak to říkám, a ani stokrát opakovaná lež nebo zpochybňování mé inteligence skutečně není namístě. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví k pozměňovacím návrhům týkajícím se sněmovního tisku č. 10. K pozměňovacímu návrhu A1. Ministerstvo zdravotnictví vyslovuje nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem. Podle již dříve vyjádřeného názoru ministerstva i podle názoru odboru kompatibility Úřadu vlády, jakož i podle názoru vyjádřeného v rámci obecné rozpravy ve druhém čtení k tomuto návrhu pozměňovací návrh neodpovídá obsahu směrnice, neboť předchozím souhlasem podmiňuje náhradu nákladů u podstatně širšího okruhu zdravotních služeb, než umožňuje směrnice. K pozměňovacímu návrhu A2. V návaznosti na pozměňovací návrh A1 se navrhuje nevázat možnost odmítnutí předchozího souhlasu zdravotní pojišťovnou na nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Toto propojení je však vzhledem k původnímu vládnímu znění návrhu nezbytné, a proto v souladu se stanoviskem k pozměňovacímu návrhu A1 doporučujeme vyslovit s návrhem nesouhlas. K pozměňovacímu návrhu A3. Jedná se o legislativně technické upřesnění, s nímž lze vyslovit souhlas. Na navrhovanou úpravu lze přistoupit. S pozměňovacím návrhem ve znění sněmovního tisku 10/4, jak byl doručen po druhém čtení poslancům, doporučujeme vyslovit nesouhlas, neboť je zmatečný. Přijetím tohoto návrhu by vznikla situace, kdy by bylo v jedné větě stanoveno, že zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry pouze ve věcech pokut, a hned v následující větě by bylo uvedeno, že odvolání proti platebnímu výměru na dlužné pojistné nemá odkladný účinek. Platební výměr na dlužné pojistné však nebude moci zdravotní pojišťovna vůbec vydat, a proto by tato část ustanovení ve znění pozměňovacího návrhu B2 neměla žádný normativní obsah. Navrhujeme vyjádřit zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem, a to z těchto důvodů. Sněmovní tisk č. 10, který obsahuje transpozici směrnice o přeshraniční péči, by neměl být zatěžován jinými návrhy, než které bezprostředně věcně souvisí s implementací předmětné směrnice. Tím spíše, že transpoziční lhůta pro implementaci do národních právních řádů vypršela již v říjnu 2013 a České republice tak reálně hrozí zahájení řízení o porušení práva Evropské unie. Za druhé. Ministerstvo zdravotnictví v souladu s koaliční smlouvou plánuje zrušení regulačních poplatků s výjimkou regulačního poplatku za pohotovost, ale s účinností až k 1. lednu 2015. Předložený návrh paní poslankyně Markové navrhuje zrušit regulační poplatky již v měsíci následujícím po vyhlášení zákona. Za třetí. Současně má Ministerstvo zdravotnictví za to, že takový krok lze učit až po řádném projednání se všemi subjekty a po posouzení veškerých dopadů nejen na dotčené subjekty, ale též na veřejné rozpočty. Měl by být proveden řádnou legislativní procedurou. V rámci posouzení souvisejících finančních dopadů by pak měla být také přijata opatření, která by výpadek v příjmech poskytovatelů zdravotních služeb kompenzovala. V tomto ohledu by bylo nutné návrh doplnit. K pozměňovacímu návrhu B4. Opět se jedná o úpravu související se zrušením regulačních poplatků. Z výše uvedených důvodů doporučuji vyslovit nesouhlas. Jde o nápravu jednoho z legislativně technických nedostatků a zde vyslovuji souhlas. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Pokud nemá, tak bych žádal pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo.

Pak bychom hlasovali samostatně o bodu C pozměňovacího návrhu pana poslance Klučky a na závěr potom o návrhu zákona jako celku. Děkuji.

Ne, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Takže první pozměňovací návrh A1 byl projednán výborem pro zdravotnictví a týká se přeshraničního poskytování zdravotních služeb. Doporučujete? Pan ministr? Nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh je návrh A2, projednaný výborem pro zdravotnictví, týkající se také přeshraničního poskytování zdravotních služeb.